Česká republika ročně spotřebuje okolo 60 milionů megawatthodin elektřiny. Cena jedné megawatthodiny elektřiny se nyní pohybuje okolo 15 000 korun.

Přibližně tolik státní rozpočet ročně vydá na důchody a je to více než desetkrát, kolik stojí rozpočet naší země na obranu.

Zatímco elektřinu vyvážíme, plyn, ropu, uhlí a další suroviny, potenciálně nedostatkové suroviny, dovážíme, a nemůžeme si tedy dovolit, aby jiné státy následovaly našeho příkladu a přestaly nám je dodávat. Ne, byť bych si to hrozně přál, tato situace nemá jednoduché, rychlé, marketingově efektivní řešení. Tuto situaci je třeba si odpracovat a přesně to děláme. Závěrem dodám jedno.

My jsme tehdy byli sami a neměli jsme šanci se této invazi ubránit. Ukrajinský národ má dnes větší štěstí. V prvních dnech se ruské invazi dokázal statečně ubránit a následně mu přispěchal Západ v čele s námi na pomoc. A na to můžeme být právem hrdí. Nesmíme ale zapomínat na to, že na Ukrajině i nadále umírají nevinní lidé. Umírají tam staří lidé, ženy i děti.

Rusové podle nich nebyli připraveni na tak dlouhý konflikt a jejich jedinou šancí je to, že rozloží během této zimy Evropu. Chtějí nás nejen potrestat za naši podporu Ukrajině, ale snaží se rozbít místní sociální smír, postavit jedny proti druhým, veřejnost proti vládě.

Prosím, uvědomme si, že ten, kdo tuto situaci využívá pro vlastní byznys nebo šíření blbé nálady pro vlastní politickou kariéru, reálně se mu tím daří dosáhnout jediného: pomáhá Rusku splnit jeho cíl rozdělit nás a náš sociální smír.

Chci ale zdůraznit ještě jednu poslední věc. Všichni ve vládě si uvědomujeme, že současná situace je nesmírně složitá. Je složitá pro občany, je složitá pro firmy. Je pro naprostou většinu lidí absolutně nepřehledná, což ještě zesiluje jejich náchylnost naslouchat dezinformacím. Říkat si, co se jim zlíbí, psát, co chtějí, kam chtějí, demonstrovat, proti čemu uznají za vhodné. Nám tohle všechno umožňuje liberální demokracie, na kterou Putin a jeho přívrženci útočí. A tu musíme bránit. Chápeme rozhořčení veřejnosti, chápeme nespokojenost. Jenže tak jako Ukrajinci mají naději na to, že Rusy vyženou ze své země, i my, pokud dokážeme držet při sobě, tento boj zvládneme. Myslím, že velmi dobře tu současnou situaci vystihuje několik vět, které nedlouho před svou smrtí pronesl bývalý prezident Václav Havel.